Já vám děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu a dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavněprávního výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, tím je pan poslanec Lukáš Pleticha, a informoval nás o projednání návrhu ve výborech a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, ústavněprávní výbor tento tisk projednal na svém jednání dne 17. března.

Ve stručnosti: Návrhy 1, 2, 3 a 4 se týkají navýšení limitů, kde se zvyšují limity. Návrh číslo 4 rozšiřuje výčet přestupků, které může způsobit právnická nebo podnikající fyzická osoba. Dále pod bodem 5 v § 8 se navrhuje, aby za přestupek podle odstavců 1 až 3 bylo možné uložit pokutu až do výše 50 tisíc korun a za přestupek podle odstavců 1 a 3, který byl spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí podle stejného odstavce, aby se uložila pokuta až 70 tisíc korun.